Prosím, aby byla zakomponovaná moje legislativně technická úprava v rámci procedury, jak jsme ji měli na výboru pro obranu, čímž vás provede pan kolega Klučka. O tomto se hlasuje úplně jako o prvním návrhu. Myslím si, že můžeme snad dneska všichni odejít z této Sněmovny spokojeni s tím, že konečně po dvou letech máme schválené tři zásadní normy, které vy jste se tomu smáli, ale já skutečně považuji za jedny z nejdůležitějších, které v České republice, pevně věřím, budou platit.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych navázal na slova kolegyně Černochové, která hovořila o tom, že opravdu projednáváme důležité zákony a že si přeje, aby zákony byly probírány opravdu důstojně v potřebném čase.

Předpokládám, že i opozice odleva doprava pochopí, že bezpečnostní zákony jsou opravdu důležité pro všechny občany naší země. Po 13. hodině. Děkuji za doplnění. Já jenom chci upřesnit, pane poslanče Hájku, my můžeme jednat o třetích čteních až do 14. hodiny. To, že ve 13 hodin je přestávka, tak to je dohoda.

Pokud chcete dát hlasovat po 14. hodině o třetích čteních, tak prosím svůj návrh upravte. Tak opravuji ještě jednou.

Já se domnívám, že fakt jednací řád musíme ctít. Takovéhle amatérské návrhy... Ale ten návrh je nehlasovatelný. Tak to prostě nejde. Pan poslanec Laudát chce vystoupit. Děkuji za slovo. Jenom upozorňuji, že nesouhlasím s tím, aby se jednalo o těchto bodech po 14. hodině. Nezlobte se na mě, jsou to priority. Na priority je dál, a budeme postupovat velmi konstruktivně, nebo přistupovat k tomu, celý pátek dopoledne až do 14. hodiny.

Bohužel celé dopoledne tady byla sněmovna paralyzovaná díky tomu, že pan ministr financí se zjevně nepřipravil na předklad, který tady je.

Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce.

Ve vztahu k vystoupení pana poslance Hájka řekl, že takto to prostě nejde. Prostřednictvím paní předsedající, jde, milý Zbyňku. Tahle parta sem nepřišla dodržovat zákony. Prostě to jde.

A je to námitka. Protože nezazněl návrh na vyčlenění jiných hodin tak, jak přesně říká jednací řád.

Ano, děkuji. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Garanční výbor doporučuje

Jedna byla předložena ve třetím čtení, takže tento bod se naplní.

Za sedmé o komplexním pozměňovacím návrhu A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Za osmé o návrhu zákona jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Já děkuji. Není tomu tak. Dám o přednesené proceduře hlasovat. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a zahajuji hlasování o přednesené proceduře. Zahajuji hlasování.

Proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním. Děkuji, paní místopředsedkyně.